Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Začal bych asi tím možná nejvíce důležitým a to je otázka opatření, která budou přijata na základě zákona o ochraně veřejného zdraví po ukončení stavu nouze, tzn. v tuto chvíli po 17. květnu.

Skutečně to je nějaká hranice, která je akceptovatelná.

Stejně tak na základě zákona o ochraně veřejného zdraví bude regulována školní výuka, školy, to zákon umožňuje ministrovi zdravotnictví, nebo Ministerstvu zdravotnictví, vydat takovéto mimořádné opatření a školní výuka bude regulována ve skupinách po 15 osobách tak, jak bylo prezentováno. Dále bude do jisté míry omezen provoz lázeňské léčebně rehabilitační péče, byť ta je dnes uvolněna pro pojištěnce, ale za určitých pravidel, podmínek, to samozřejmě bude dále pokračovat. Stejně tak povinnost vyčlenit kapacity lůžek v krajích pro nemocné ze zařízení sociálních služeb. Dnes je to nastaveno na 10 lůžek na 100 tisíc obyvatel na každý kraj.

Stejně tak po nouzovém stavu chceme, aby byla zachována pravidla realizace tzv. chytré karantény, která jsou také stanovena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví z hlediska předávání informací mezi krajskými hygienickými stanicemi, laboratořemi, ministerstvem atd.

Rovněž budou zachována pravidla pro ukončování karantény zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách, kde jsou speciální podmínky podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které se vztahují právě na zdravotníky a sociální pracovníky, tak aby nedošlo k tomu, že dojde k ochromení nějakých zdravotnických nebo sociálních provozů.

Já říkám, že budou, protože nejsou regulovány skrze krizové opatření, ale jsou regulovány mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, a myslím si, že to je tak správně.

Takže tolik asi k těm základním oblastem. Pokud jde o ten druhý bod, návrh legislativních změn, které by umožňovaly zajištění centrálních nákupů ochranných pracovních pomůcek zejména od českých výrobců, tak zde toto je samozřejmě věc, která je zejména v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

V tom usnesení Poslanecké sněmovny se hovoří, i že by mělo být zajištěno dodávání zejména od českých výrobců, ale tady musím konstatovat, že toto není možné takto nastavit.

Takto systém nastaven není.